Poslanecká sněmovna v rámci tohoto bodu bude hlasovat o příslušném návrhu usnesení, které jsem připraven přednést. Chtěl bych jenom upozornit, že podle informací útvaru Poslanecké sněmovny se tato věc týká sedmi poslanců, to jsou členové vyšetřovací komise, pěti zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a dvou odborných analytiků.

Já vám také děkuji, pane předsedo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo a předkladateli, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl tady vystoupit v obecné rozpravě a říct, že pokládám za naprosto nemožné, abychom něco takového udělali. Naprosto nemožné, abychom něco takového jako zbavení mlčenlivosti v této kauze vůči našim poslancům a našim zaměstnancům udělali. Vyšetřovací komise je vrcholný orgán Parlamentu České republiky v této zemi a není možné, a to zejména za situace, kdy šetřila policii, problémy vznikající v policii, problémy vznikající ve státním zastupitelství, aby vzápětí přišli státní zástupci a policisté a řekli: a my si chceme prohlídnout všechno, co jste tam měli, protože údajně něco uniklo ze spisů. Já mám pocit, že tady opravdu někdo nerozumí, respektive rozumí, ale snaží se z nás dělat blázny, vůbec nerozumí rozdělení mocí ve státě. Státní zastupitelství není nadřazeno všem ostatním mocím, přestože si to Olomouc občas myslí a přesto, že se občas tak chová. Opravdu není, je zařazeno pod moc výkonnou, moc výkonná odpovídá moci zákonodárné, moc zákonodárná zřídila vyšetřovací komisi, která se snažila prověřit problémy vzniklé v moci výkonné. A není možné, aby podřízený orgán výkonné moci následně přišel a řekl: a my chceme všechny vaše podklady, protože šetříme údajný trestný čin.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Poté s řádnou přihláškou pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych podpořil to, co tady řekl pan poslanec Benda, s jednou korekcí. Já myslím, že to nesmíme udělat především vůči právu právního státu a vůči důstojnosti Poslanecké sněmovny.

Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Schwarz. Máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Ale zastavím se ještě u toho názvu. Musím opakovaně zdůraznit, že něco jako Šlachtova zpráva neexistuje a nikdy neexistovalo.

Jenom abyste prosím vás věděli, jak tohle vzniklo.

Dobré ráno, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Pracovali jsme tady Opencard, je to asi možná dva, tři roky zpátky, kdy nám procházeli touto vyšetřovací komisí také policisté, také informace z policejních spisů, a závěrem jsme udělali to co jiná vyšetřovací komise, závěrečnou zprávu. A nic nebránilo GIBS, vůbec nic, a na tom našem trestním oznámení GIBS pracoval. Tak proto považuji tuto věc za nestandardní a nebudu se svými kolegy pravděpodobně proti tomu pro, aby se to takto udělalo. Poté s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Korte.

Děkuji za mimořádně rychlé dodržení času. Pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Korte. On tady mluvil o únicích informací z těchto spisů do soukromého vydavatelství Mafra. A nezapomeňme, že ve stejné míře, neli větší, tyto informace také publikovalo veřejnoprávní médium Český rozhlas. Vzpomeňte si, první den po komisi, přestože naši kolegové to nemohli vynést, tak Český rozhlas přinesl údajně ověřenou zprávu ze dvou zdrojů, že tímto se včera zabývala komise, a citoval z údajných materiálů, které údajně projednávala naše vyšetřovací komise. Já se teď nechci vracet k tomu podstatnému, co říkal zejména Marek Benda. Ale když se nad tím zamyslíte, tak nám tady státní zástupci mimochodem které ta závěrečná zpráva velmi zkritizovala a GIBS vytvářejí návrh na nekonečný příběh. Zkusme si to popsat. Poslanecká sněmovna zřídila vyšetřovací komisi, která prošetřovala postup policie a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, teď nebudu přesně citovat ten název, a ta nějak zasedla, připravovala zprávu, Sněmovna ji vzala na vědomí. Načež státní zástupci a GIBS požádali, aby mohli vyslechnout a zjistit, co všechno tam bylo. No, kdybychom jim vyhověli, tak si myslím, že správnou reakcí by bylo zřízení nové vyšetřovací komise, která prověří, co udělala policie a státní zástupci s informacemi, které se dostaly z první vyšetřovací komise. Na to by ale přece zcela logicky zareagovali státní zástupci a policie a chtěli by zase vědět, co ta druhá komise. A nikdy by to neskončilo. Tak kromě toho, že tady jsou vážné ústavní problémy a nepřiměřený zásah výkonné moci do moci zákonodárné, tak tady se někdo pokouší vytvořit absurdní, nekončící příběh jenom proto, aby vytvořil mlhu, aby se zbavil odpovědnosti za to všechno, co se stalo, a aby obhajoval na veřejnosti své chyby a ukazoval prstem přitom na někoho jiného. Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Korte. Dobré ráno, dámy a pánové.